Pro každého, kdo je tady starostou, zároveň platí, ono už to tady několikrát bylo řečeno, že tu práci za něj tam v podstatě nikdo neudělá. Starosta může za všechno bez ohledu na to, jestli zastupitelstvo rozhodne tak, či onak, a může to být i v nesouladu s tím, co si starosta myslí. Starosta si to musí odpracovat.

Myslím, že dobře víte, že zkrátka na to ten volič uslyší. Ale já tím tedy říkám, že saháte na ty úspěšné, kteří by zrovna zde měli co říci a mohou to, co se děje v komunální úrovni, přenášet do poslaneckých lavic. Možná by to bylo daleko užitečnější, kdyby těch starostů tady bylo mnohem víc. Že se hledá alibi pro to, jak ten svůj slib, že nebudu kumulovat funkce, něčím omluvit. A to, že se tedy voličům hodí.

Je to škoda, že takto uvažujete, protože v České republice má závist často na růžích ustláno. A v okamžiku, kdy si s tímto fenoménem hrajeme tímto podle mě velmi falešným způsobem, neděláme dobře a obrátí se to nakonec proti nám všem. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Dovolte mi, kolegyně, abych vám teď něco přečetl.

Prý to vědí všichni. To je přesně ta vaše politika. Za těch padesát let, co jsem na světě, já jsem si musel všechno vydřít sám. Děkuju!

Máte slovo. Děkuji. To nemuselo být, ten potlesk.

Já obecně nemám moc rád to, když se vykládá, jak někdo něco myslel, nebo co si myslíte, že si někdo myslí. Já tu motivaci mám trošku obrácenou. Jsem naopak rád, pokud sem úspěšný starosta nebo zastupitel nebo hejtman vstoupí a přinese tu svoji vědomost s sebou, nicméně si myslím, že ti úspěšní by se potom měli věnovat primárně té práci tady a to starostování nebo to zastupitelování postupně předat.

Děkuji. Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Kalousek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Někteří dokonce potřebují na sítích zdůrazňovat, koho z jejich kolegů se to týká.

Obávám se, že by to nemělo tu správnou efektivitu.

Pokud se chcete přihlásit, máte možnost.

Děkuji, pane předsedo.

My jsme požadovali, aby byla neuvolněná, tak se stalo.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Výborný. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já jenom doplním pana předsedu Bartoše. Je to tak.